Dneska bohužel nemám sklenici jestli někdo nechápe příměr spojená nádoba a jedna sklenice, tak je to buď nepochopení, nebo záměrné nepochopení. Nevím, co je horší. Žádný rozpor mezi ekonomickými ministry není, žádný chaos v číslech není. Moc dobře vím, co jsme tady i s panem ministrem průmyslu a obchodu říkali od řečniště. Řekli jsme, že máme dva nástroje mimořádných příjmů na mimořádné výdaje a že záleží na parametrech.

Vzpomeňme si na kritiku v prvním čtení, že to nemáme legislativně ukotvené. Oba dva zákony jsou ve Sbírce zákonů před finálním hlasováním o podobě státního rozpočtu. Tato výhrada tudíž neplatí. A teď slyším, že se buď tolik nevybere, nebo že se vybere více.

Ta čísla se dají mnohem lépe predikovat a mnohem lépe odhadovat.

Já tomu nerozumím, jak to může někdo nechápat. To není tak složité, to je poměrně jednoduché.

Takže nemáme žádné obavy, že by se ty peníze nevybraly. Ale co je důležité na co ty peníze použijeme: na kompenzace domácnostem, malým, středním firmám, také velkým firmám. A my jsme tady v průběhu celého roku poslouchali příklady ze zahraničí. V mnohých případech se ukázalo, že to jenom byly titulky, komentáře, plány, které nakonec nenašly nějaké opodstatnění v příslušné legislativě konkrétního státu, případně, že to nevedlo k těm cílům, ke kterým ty nástroje vést měly. Nebudu od řečniště kritizovat rozhodnutí jiných států v daňové oblasti.

Ale můžeme porovnávat výsledky. Myslím, že ty problémy státy řeší stejné vysokou inflaci a vysoké ceny energií a různé státy používají různé nástroje a není pravda, že jsme poslední, nejpomalejší, nejmenší pomoc, to prostě není pravda, a kdo chce, si ty údaje najde.

To jsou fakta. Máme k tomu Eurostat, myslím, že nikdo z nás nebude zpochybňovat čísla Eurostatu, a pak se můžeme k té debatě vrátit a porovnat, která opatření a jak byla účinná. Říkám, ty dva problémy jsou společné.

Ale není to všechno tak černé, jak tady neustále celý rok opozice maluje a předpovídá. Jako byste se na ty krize těšili! Kolik jsme tady slyšeli silných slov? Podívejte se do stenozáznamu, co všechno jste říkali, co se stane do prosince nestalo se to.

A máme dostatek plynu když máte dostatek, můžete řešit cenu.

A to je podle mě dobrá zpráva pro českou ekonomiku a české podnikatele.

Ano, nesnižujeme deficity tak rychle, jak jsme si ještě před rokem představovali, to nám nemusíte tlačit. Víme, jaké krize přišly, jak jsme reagovali. Ale přečetl jsem ty vaše plánované schodky.

Kdybyste tam plánovali schodky o 150, 100, 150, 200 miliard nižší než naše vláda, tak byste na to na kritiku máte vždycky právo, to mám neberu tak byste mohli věrohodně představovat alternativu lepšího hospodaření státu. Ano, to je střet mezi pravici a levici, já ho nijak nezpochybňuju. Ale základní parametry jsme schválili u rozpočtových opatření. U navržených změn rozpočtu budeme hlasovat.

Ti lidi, kteří mají na starosti správu státního dluhu, vám to bezesporu vysvětlí.

A já vím, že to vám to připadá zvláštní, ale naše vláda funguje jako celek a jako tým. Projednáváme rozpočet jako celek, jako tým. Všichni ministři jsou u projednávání všech kapitol, aby někdo nebyl zvýhodněn či neznevýhodněn, a snažili jsme se také o řešení, které podpořili všichni členové vlády.

Je to legitimní? Je, ale náš návrh je mnohem spravedlivější vůči všem rezortům. Ano, každý rezort by si bezesporu uměl představit, že by mohl mít vyšší výdaje.

Ale plán konsolidace předložíme a bude mnohem razantnější než ten, který jste předložili vy. A není to žádný výmysl.